Ptám se nyní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Nechcete vystoupit.

Nebudu tady číst celé usnesení, protože ho máte písemně.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Ještě jednou chci poděkovat Poslanecké sněmovně, že umožnila opakovat druhé čtení.

Podrobné zdůvodnění a technické řešení je uvedeno přímo v dokumentu 6215.